Chceme, aby naše děti měly kompetence, které jsou nutné k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užívání digitálních technologií.

Dnes se to týká například seniorů, osob se zdravotním postižením apod. Ovšem objevuje se napříč celou populací a to znamená, že ohroženi jsou v určité míře zkrátka a dobře všichni. Toliko naše tři gramotnosti.

Toliko vše o našem pozměňovacím návrhu.

Dobrý den, vážení kolegové.

Školský zákon stanovuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje obsah zkoušek společné části maturitní zkoušky a že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravuje katalogy a zadávání zkoušek společné části maturitní zkoušky.

V textu zákona tak nejsou zcela jednoznačně vymezené role jednotlivých aktérů zajišťujících tyto zkoušky zejména ve vztahu k zadávání zkoušek. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Můžeme tedy pokračovat v rozpravě podrobné, kterou zahajuji.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Jedná se o ty termíny zapisování do mateřských škol.

Dobrý den, vážená sněmovno, milý pane místopředsedo.

Děkuji paní poslankyni Melkové. Máte slovo.

Děkuji. Děkuji za slovo. Je to pozměňovací návrh, který se týká uznání středního vzdělání pro studenty, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, kteří v současné době končí s uznáním základního vzdělání. Abych to krátce okomentoval. Už jsme to tu řešili při projednávání poslanecké novely zákona, tak je to v obdobném znění, akorát jsou tam přidány ještě konzervatoře. Tento návrh jsem předkládal i na školský výbor, který bohužel ho neschválil, kde se spojila skupina lidí, kteří říkají, že je to moc, se skupinou lidí, kteří říkají, že je to málo. A proto to neprošlo. Tak doufám, že ve třetím čtení se snad najde kompromis.

Děkuji.

Jedná o preambuli školského zákona. Také jsme ji ve Sněmovně už vícekrát diskutovali.

Myslím si, že je to aktuální otázka a je důležité, aby to tedy ve školském zákoně bylo takto zakotvené.